Podotýkám, že o tento bod se pokoušíme rok dlouhodobé ošetřovné, tak aby všichni, nikoli pouze blízcí v rámci rodiny, ale i širší rodinní příslušníci měli možnost, nikoli jenom členové domácnosti, dlouhodobě pečovat o své blízké. Je tam také otázka otcovské dovolené, ale je tam také samozřejmě zlepšení ošetřování a péče o děti, které mají nějakou závažnou nemoc. A jako šestý bod tohoto odpoledního programu zítra si dovolím navrhnout první čtení veterinárního zákona, sněmovní tisk 1148.

Děkuji vám, kolegové, za pozornost a prosím vás o podporu těchto změn v programu v tomto týdnu. Já vám děkuji. Pan místopředseda Pikal, připraví se pan předseda Stanjura. Děkuji, pane předsedo. Jeden částečně reaguje na rozpravu, která tady proběhla minulou středu, kdy bylo vyčítáno, že dochází ke zdržování některých voleb, tak já rozhodně nechci, aby zdržování těch voleb pokračovalo, takže navrhuji ve volebním bloku přeřadit bod 395, což je volba členů Rady České televize, za bod 397, což je jmenování členů Rady RTV. Jedná se čistě o to, aby nedocházelo například ke zdržování volby člena dozorčího Rady Vinařského fondu. Myslím si, že na tom by nemusel být problém.

A já tady mám jeden, na kterém věřím, že je velká shoda, a současně ho vnímám jako potřebný, protože narovnává jisté ústavní nedostatky v tom, jak fungujeme.

Děkuji za slovo. Nejprve protinávrh k tomu, co přednesl pan předseda Faltýnek, k bodu 46, senátní návrh ústavního zákona právo držet zbraň.

S přednostním právem? Takže teď tu máme několik písemných přihlášek.

Děkuji, pane předsedo.

Pan poslanec Jakob.

Nyní tedy pan poslanec Ondráček, připraví se pan poslanec Bauer. Děkuji, pane předsedo.

Jsme ve druhém čtení, kdy výbor pro bezpečnost nebo podvýbor pro policii, obecní policii a SBS připravil komplexní pozměňovací návrh nebo velký pozměňovací návrh, který prošel jak podvýborem, tak výborem pro bezpečnost poměrně hladce a byl hlasován všemi přítomnými poslanci, takže nejsme zde v nějakém problému.